A za třetí, ta nejpodstatnější věc.

Sociální tarif znamená, že vyrobenou energii nepošleme na lipskou burzu, na lipskou komoditní burzu, ale budeme ji prodávat přímo českým občanům s nějakým relevantním ziskem a budeme prodávat přímo českým firmám. Víte, za kolik se energie u nás vyrobí, například z jádra? Za pětadvacet haléřů.

A všem bude dobře, všichni budou v pohodě.

Víte proč? Protože nepřistoupilo na to, aby bylo součástí lipské komoditní burzy. Co si Švýcaři vyrobí, to si spotřebují ve svých firmách a u svých občanů. Nejlevnější elektřina v Evropě ve Švýcarsku.

Já bych si přál, aby to Česká republika udělala taky, aby odešla z lipské komoditní burzy a prodávala na ní jenom přebytky, to znamená to, co neprodáme českým občanům a českým firmám, můžeme poslat na komoditní lipskou burzu, ať si to koupí Němci, ať si to koupí další národy, protože my jsme jedním z největších výrobců a vývozců elektrické energie v Evropě dnes, ale máme ji nejdražší.

Měli jsme nakontrahované přímé smlouvy s producenty, s ruským plynem samozřejmě, protože jiný tady v té době nebyl, a měli jsme jasné, za kolik to koupíme, měli jsme dlouhodobé smlouvy. Dneska mimochodem ruský plyn kupujeme taky.

To znamená, my říkáme, že potřebujeme vlastního obchodníka s plynem, českého obchodníka, a jsme jediná země, která nemá vlastní kontrakt.

Další krok, který tam máme rafinerie.

To znamená, Poláci jezdí za třicet, třiatřicet korun, Maďaři taky.

Dalším krokem ke stabilitě je samozřejmě zemědělství a potravinářství. Nebudou, potraviny nebudou, jejich cena se bude zvyšovat a nikdo nám je neprodá.

My si dneska ročně půjčujeme 300 miliard. No, to tu inflaci nemůžeme porazit, když si budeme půjčovat 300 miliard. Novináři se mě ptají: Je to špatně, nebo kolik byste viděl, 290, 285 miliard? To není úplně důležité. Důležité je, kdy se dostaneme na černou nulu, a to tady nikdo neumí říct.

Když to bude po 300 miliardách a bude stoupat úroková míra díky inflaci tak, jak stoupá, tak to vidím, pane premiére, tak na tři roky. Za tři roky se nám zhroutí ekonomický a sociální systém. A to ještě do konce vaší vlády, kdybyste tady byli ty tři roky, tak to stihnete. Tak se zeptejte Zbyňka Stanjury. Já se obávám, že nic.

Proč máme prodávat elektřinu vyrobenou v našich jaderných a uhelných elektrárnách do států, které nám je nepomáhaly stavět, a dokonce se jim jaderná energie i uhlí hnusí a dělají všechno pro to, aby to zakázali u nás?

Je to už i velký morální a etický problém. Elektřina je to první a nejjednodušší, co může, má a musí vláda Petra Fialy řešit. Nedokázala to a vypadá, že žádné nové nápady nepřišly. Proto by měla vláda Petra Fialy skončit a proto jsme dnes tady. Jestliže nemá řešení, musí přijít jiná vláda, která to řešení najde, ale tato vláda, bohužel, to vypadá tak, že dříve nebo později se nevratně poškodí životy našich občanů a existence tisíců českých firem.